Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pan poslanec Plzák. Děkuji za slovo. Možná bychom se mohli zabývat i tím, jestli by procento nemohlo být ještě nižší.

Pan zpravodaj. Já bych rád reagoval. Samozřejmě že je možno předložit i další pozměňovací návrh, případně pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu, ale musí to zaznít v tuto chvíli v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Jinak to bude věcí samozřejmě přípravy nové legislativy, aby tyto věci vzala v úvahu a zohlednila. Pokud však schválíme 4 %, tak pro státní rozpočet to bude představovat ročně příjem navíc škoda, že tu není pan ministr financí půl miliardy korun. Takže za dva roky, než dojde k novele, to bude miliarda pro státní rozpočet. Určitě vás budou oslovovat zanedlouho přes maily, možná i osobně, zástupci Kooperativy a České pojišťovny, ale věřím, že budete tak stateční, jak byli minule poslanci v minulém volebním období. Děkuji. Žádná další přihláška do podrobné rozpravy není. Podrobnou rozpravu končím.

Dobré dopoledne.